A oba dva tyto pozměňovací návrhy obsahují návrh na zrušení navrženého zdanění domácích plynových kotelen.

Tady si nejsem jistý, pane zpravodaji, jestli ty dva návrhy se vylučují.

Pokud nebude přijat návrh pana poslance Kupky, můžeme hlasovat 37. hlasováním o návrhu A.D návrh rozpočtového výboru, který zachovává daň pro kurzové sázky a loterie a navyšuje daň pro výherní hrací přístroje na 38 %.

Pokud nebude přijat, dostane se na pozměňovací návrh pod písmenem G1 pana poslance Veselého.

Pokud bude přijat G1, je nehlasovatelný další návrh pana poslance Veselého, který je pod písmenem G2.

Myslím si, že to není pravda.